Věřím, že... Teď před chvílí přišly připomínky k Operačnímu programu Jan Amos Komenský, které chceme urychleně vypořádat tak, abychom během dvou tří měsíců mohli vypsat už výsledná opatření tak, aby mohla ve školách od září fungovat. Pane ministře, děkuji za odpověď a dodržení času.

Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážená členko a členové vlády, milé kolegyně a kolegové poslanci, má interpelace, jak už bylo řečeno, tedy míří taktéž na pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Gazdíka. Jedná se o téma revize rámcových vzdělávacích programů a zní: Pane ministře, když jste nastupoval do funkce, mluvil jste o potřebě zrevidovat vzdělávací obsah, takzvané rámcové vzdělávací programy.

Děkuji za odpověď.

Pane ministře, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, přestože jsem 97 dní ve funkci ministra a přestože jsme zažili covidovou epidemii, obstrukce opozice, sestavování státního rozpočtu a teď válku, samozřejmě nemůžeme zapomínat na to, co je hlavním úkolem této vlády v oblasti školství, a to je změnit české školství, změnit obsah vzdělávání, změnit systém zkoušek. Každé české dítě a jakýkoli absolvent jakékoli školy musí mít jednu základní dovednost, a to je umět se učit novým věcem. Musíme přejít na výuku, která bude učit děti dávat věci do souvislosti, schopnosti logicky myslet, kriticky myslet. A k tomu právě slouží takzvaný rámcový vzdělávací program. My jsme tento týden v pondělí jako ministerstvo zahájili veřejné připomínkové řízení o tom, co se v rámcovém vzdělávacím programu změní. Vyzývám k tomu všechny, kdo má zájem. Zajímá nás názor veřejnosti na to, co by se děti ve školách měly učit. Dokument a připomínkovací formulář a všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách https://velke-revize-zv.rvp.cz/. A upozorňuji, že se teď nebavíme o vlastním obsahu, ale jenom o těch rámcích, to znamená, jakým způsobem by se mělo vyučovat, co by ten rámcový vzdělávací program měl obsahovat. Jedna z věcí, které třeba odborná komise ministerstva navrhla, je to, aby druhý cizí jazyk na základní škole byl povinně volitelný opakuji, nerušíme druhý cizí jazyk, vůbec ne, ale navrhujeme, aby byl povinně volitelný, to jest ten, kdo se chce učit druhý cizí jazyk, tak tu možnost měl, dokonce mu zlepšíme kvalitu tohoto vzdělávání, protože navrhujeme, aby už od pěti žáků mohla vzniknout taková skupina pro druhý cizí jazyk. A každý uzná, že v pěti se ten druhý cizí jazyk učíte mnohem lépe a kvalitněji než v případě třeba dvaceti spolužáků.

Měla by být určitě zohledněna témata, jako je wellbeing, demokratické principy nebo udržitelnost, zaměření na výuku moderních dějin. Za uplynulých skoro dvacet let od vzniku RVP se mnoho věcí kolem nás změnilo, objevily se nové příležitosti, nová nebezpečí.

Musí to být kompromis, který máme ambice najít.

Druhý extrém je, že budeme vychovávat sebevědomé jedince, kteří si myslí, že úplně všechno najdou na internetu, a nic dalšího nepotřebují.

Podle stávajícího harmonogramu by první školy mohly začít vzdělávat podle upraveného RVP prvního až šestého ročníku ve školním roce 2024/2025.

Pevně si přeji, abyste se všichni do toho zapojili. Děkuji, pane ministře. Ano, chce. Pane poslanče, máte slovo.

Ale i tak bych se chtěl zeptat, jaký je tedy konkrétní harmonogram, konkrétní plán dalších časových kroků? Požádám pana ministra školství o odpověď. Pane ministře, máte slovo. Já už jsem řekl tu první část. Následně potom na základě vyhodnocení Národního pedagogického institutu proběhne veřejné výběrové řízení, kam se může přihlásit každý, aby mohl připomínkovat obsah vzdělávání. Naším cílem je, aby třeba obsah výuky matematiky neřešila pouze Jednota českých matematiků a fyziků.

Záleží na uvážení učitele.

Kromě toho mezitím budeme pracovat na změně maturitní zkoušky. Budeme pracovat což přímo ty rámcové vzdělávací programy vyžadují na změně systému přijímacích zkoušek. Jednotná přijímací zkouška, zdá se, se přežila a neposkytuje státu žádnou jinou informaci než to, jak je na tom dané dítě ve srovnání s ostatními stejně starými dětmi. My bychom potřebovali informaci na základě průběžného testování nebo takzvaného testování v klíčových bodech nebo uzlových bodech to, jak se to dítě posunulo během třeba od páté do deváté třídy.